Nyní se ptám paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy ve třetím čtení. Paní ministryně má zájem o vystoupení. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo . Nebudu mluvit dlouho, jsme ve třetím čtení, všechno podstatné si myslím, že bylo řečeno, a pokud ne, tak bude řečeno ještě dnes v rámci rozpravy. Já jsem už tu říkala několikrát, že Ministerstvo financí poslalo do vlády a vláda následně do Parlamentu balíček, který byl mírně fiskálně pozitivní.

Některé z nich, a říkám to tady zcela otevřeně, mají moji podporu, kterou vyjádřím otevřeně před vlastním hlasováním.

Snížení daní, které myslím teď konkrétně pozměňovací návrh Andreje Babiše jako poslance daní z příjmů na 15 a 23 %, což je snížení pro většinu zaměstnanců v této zemi.

Je to zhruba asi 7 % z hrubého příjmu, 5 % z čistého, jsou to tisíce korun, podpoříme tím ekonomiku v době, kdy to nejvíce potřebuje.

Chci ale velmi varovat před jednou věcí znovu a věřím, že to pochopíte. Všechny poslanecké návrhy mají dopady, ty, o kterých jsem hovořila, které podpořím, případně i které nepodpořím a projdou, tak mají negativní dopad na příjmy veřejných rozpočtů, a výrazně tedy zkomplikují sestavení státního rozpočtu v příštích letech. A pokud by došlo k tomu, že by nebyl schválen poslanecký návrh Andreje Babiše jako poslance jako celek, to znamená včetně rozvolnění fiskálních pravidel, tak by to mělo ty důsledky, protože ty pozměňovací návrhy snižují příjmy státního rozpočtu, tak by se musely o ně snížit i výdaje, aniž by byl tedy překročen maximální současně možný deficit. Což by znamenalo, že desítky miliard, které teď dáme našim zaměstnancům například v důsledku snížení daně z příjmů, pokud Poslanecká sněmovna se rozhodne tento návrh schválit, tak bychom museli na výdajové straně seškrtat, což by znamenalo další, ještě hlubší krizi, která by nás v následujících letech čekala.

Takže v podstatě by to vedlo k tomu, že by se omezovaly významné projekty, omezovaly by se investice, to znamená, všechno věci, které jsou nepřijatelné, protože víte, že naopak naše vláda se snaží jak podpořit spotřebu, tak se snaží podpořit investice, které jsou navrženy v rozpočtu 2021 jako rekordní. Takže upozorňuji prosím, že je nezbytnou podmínkou kteréhokoli návrhu, kteréhokoliv návrhu z dílny poslanců, aby byla rozvolněna fiskální pravidla, jinak je jakékoli schválení těchto pozměňovacích návrhů v podstatě nemožné, aniž by to mělo tyto fatální dopady v následujících letech. Já vám děkuji. Otevírám rozpravu, do ní jsem měl první přihlášku pana premiéra, který se ale omluvil, není zde, pak se hlásil před schůzí pan místopředseda vlády Hamáček a z místa se přihlásil pan předseda Jurečka, to vše přednostní práva. Tak prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se v rozpravě vyjádřil k tomuto návrhu zákona, respektive k jedné věci, která je asi mediálně nejzajímavější. Jakkoliv je to celá řada úprav v daňové oblasti, tak asi největší pozornost vzbudily pozměňovací návrhy, které řeší zrušení superhrubé mzdy.

A my samozřejmě respektujeme to, co jsme podepsali, takže souhlasíme s tím, aby superhrubá mzda zrušena byla.